Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Popisuje situaci v oblasti legální a nelegální migrace, mezinárodní ochrany a integrace cizinců na území České republiky a přináší základní analýzu migračních trendů.

Dále se zpráva věnuje oblasti vízové politiky, problematice provádění readmisních dohod a dobrovolných návratů, zahraniční rozvojové spolupráci České republiky, projektů Ministerstva vnitra, které jsou zaměřeny na specifické kategorie cizinců.

Cizinci tak tvoří v současné populaci v České republice zhruba 4 %. V České republice již žije více cizinců se statutem trvalý pobyt, a to 251 tisíc, než se statutem přechodný pobyt, kde tento statut má v současné době cca 200 tisíc cizinců. Jde o důsledek ekonomické krize, kdy od roku 2008 je příchod cizinců víceméně stabilní.